Jsou to v podstatě čtyři základní věci.

Nebudu mluvit o obsahu té petice. Ten není podstatný.

To, co mě naopak přivedlo k tomu, abych se nad kariérním řádem ještě jednou zamyslela, je to, že ministerstvo před schvalováním nás všechny ujišťovalo, že všechny asociace, všechny odborné sekce a odborná veřejnost, že s nimi to bylo projednáno, že tento zákon schvalují a podporují. A to je ten zásadní rozpor.

Já sama osobně jsem tedy velmi rychle začala komunikovat s řediteli ve Středočeském kraji.

Nechtěli tedy ani jednu z verzí, 10 odpovědí chtělo poslaneckou verzi a 6 verzi senátní. Hlas lidí, kteří mě zvolili, abych je zastupovala v Poslanecké sněmovně.

A ten druhý důvod? Ten druhý důvod byl ještě horší.